Nastavljamo s radom. Klub zastupnika SDP-a zatražio je stanku. U njihovo ime zastupnik Bernardić. Poštovani predsjedniče Sabora.

Riječ je o kompaniji koja ima velike prihode, uz koju su se u zadnjih desetak godina vezale brojne afere, uz aferu Hernady, aferu Sanader, aferu konzultantica i stoga nam je u interesu da znamo što se događa u postupku oko INA-e. Ovih dana Europska komisija je zatražila od Hrvatske da izmijeni zakon iz 2002. godine i da temeljem tog zakona utječe direktno na onu zlatnu dionicu kojom Hrvatska ima mogućnost upravljanja i donošenja veta u ključnim odlukama oko INA-e, tzv. infringement. Danas smo u situaciji da smo svjesni da Hrvatska ima vrlo ograničenu mogućnost utjecaja na poslovnu politiku INA-e, ali isto tako i zahtjeva radnika i radnica u INA-i za održanjem sisačke rafinerije, zadržavanjem proizvodnje u Hrvatskoj i to su za nas hrvatski nacionalni interesi. Zato ovim putem pozivamo Vladu da nas u Hrvatskom saboru izvijesti o tome što komisija traži od Hrvatske kao i u poduzetim aktivnostima od same Vlade kako i na koji način zaštititi hrvatske nacionalne interese u slučaju INA. Nama je interes radnika i radnica u INA-i, proizvodnje u Hrvatskoj, sisačke rafinerije na prvom mjestu i stoga dajemo mogućnost HDZ-u, vladajućima, da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitile hrvatske nacionalne interese u slučaju INA-e. Ovo nije predmet niti može biti predmet za bilo kakvo strančarenje. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo INA kao naftna kompanija je iznad svake stranačke politike, prema tome pozivamo vas, gospodo iz HDZ-a, pozivamo i premijera i Vladu u cijelosti da nam obrazloži koji su poduzeti koraci u slučaju ovog zahtjeva od strane Europske komisije jer energetska neovisnost Republike Hrvatske kao i opskrba hranom su dva stupa suvereniteta svake zemlje u svijetu danas i nama je interes da Hrvatska i u tom polju ima potpunu suverenost. A podsjetit ću vas da pred postupcima pred Europskom komisijom zadnju odluku o tome donosi upravo Hrvatski sabor. Prema tome, Hrvatski sabor je najviše tijelo ove zemlje, zakonodavno tijelo i u postupcima pred Europskom komisijom ima zadnju riječ. Zato je iznimno važno da vladajući, da Vlada dođe ovdje i da nas izvijesti o zahtjevima Europske komisije i o tome na koji način će obraniti hrvatske nacionalne interese u slučaju INA. Ponavljam, uz INA-u su se u zadnjih nekoliko godina vezale brojne afere, od afere Hernady, od afere Sanader, afere konzultantica, prema tome na ovaj način neka nas HDZ sad ugodno iznenadi i neka zaštiti nacionalne interese u slučaju INA. Klubu zastupnika HDZ javio se za stanku njihov zastupnik Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, cijenim ovaj istup kolege Bernardića. Njegovo pozivanje kako je INA strateška nacionalna kompanija, kako je to vitalni Republike Hrvatske, cijenim to što poziva sve nas da oko INA-e ne strančarimo, ali nije uspio odoliti da ne proziva bivše Vlade Hrvatske demokratske zajednice oko problema i slučajeva u INA-i.

Kako to da je nakon natječaja koji bio 2002. godine MOL dobio upravljačka prava koja nisu bila integrirana, nisu bila sastavni dio tog natječaja iz 2002. godine. Ali se slažem da preko toga prođemo jer je INA danas kao što smo rekli strateška tvrtka, da moramo učiniti sve da INA i dalje ostane u vlasništvu Republike Hrvatske, da ostane vertikalno integrirana firma, tvrtka koja će razvijati sve svoje sastavnice i segmente kako proizvodnju, kako distribuciju, kako prodaju i da se poštiva partnerski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i MOL-a o modernizaciji kako Rafinerije Rijeka tako i Rafinerije Sisak. No ono što nije kolega Bernardić rekao a što je bilo korektno da je rekao, to da je Vlada Zorana Milanovića 2013. godine dobila od Europske komisije opomenu da Zakon iz 2002. godine uskladi sa pravnom stečevinom EU. Kolega Bernardić, propustili ste reći da je vaša Vlada, ne vaša, vi tada niste bili član Vlade, bili ste u Saboru a i da je Vlada Zorana Milanovića u dva navrata na tu temu odgovarala komisiji sa prijedlozima zakona koji bi zakon uskladila sa pravnom stečevinom EU i propustili ste da vam to Komisija nije prihvatila. I da je, točno je da je danas ponovno, ponovno Komisija ovih dana tražila da se taj zakon uskladi sa pravnom stečevinom EU. No činjenica je da dok traje arbitraža u Washingtonu, dok traje arbitraža u Ženevi, dok se ne riješi odnos između MOL-a i Vlade RH teško i nije jednostavno uskladiti taj zakon sa pravnom stečevinom u dijelu dok se ne razjasne u potpunosti vlasnički odnosi sve ono što se vezuje u sporu između, oko INA-e, između Vlade RH i MOL-a zbog čega je i sazvana arbitraža.

Nastavljamo sa radom sjednice. Prva točka je: - Konačni prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 45. Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prilozi uz prijedlog zakona nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskoga sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika, prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se i ovaj, da se ovaj i zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Martina Dalić, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Zakonom koji se nalazi pred vama u pravni poredak RH prenosi se Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Uredba o on-line rješavanju potrošačkih sporova. Međutim, držim da je važnost ovoga zakona puno šira od samog tehničkog prenošenja ovih direktiva zbog toga što se ovim zakonom osigurava bitan mehanizam za zaštitu prava potrošača i osigurava mogućnost da potrošači na brži, jeftiniji i manje formalan način realiziraju svoja prava kada imaju prigovor na kvalitetu proizvoda ili na neku drugu osobinu proizvoda koji su kupili a ne odgovara onome što smatraju da bi trebalo biti. Alternativno rješavanje sporova ima dugotrajnu tradiciju u Hrvatskoj i to pred sudovima časti, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Međutim, alternativno rješavanje potrošačkih sporova se je do sada pokazivao kao vrlo mali dio u ukupnim postupcima za alternativno rješavanje sporova. Slijedom toga implementacijom ovih europskih direktiva, odnosno donošenjem ovoga zakona očekuje se bolji pristup jednostavnim, učinkovitim, brzim i jeftinim načinima rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova ali i povećanje svijesti potrošača o prednostima ovih postupaka. To znači da se ovim zakonom propisuju kriteriji temeljem kojih će se odrediti tijela koja imaju pravo provoditi alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Nakon što mi u Hrvatskoj identificiramo koja bi to mogla biti tijela primjernom kriterija utvrđenih u ovom zakonu o tome će se obavijestiti Europska komisija i Europska komisija će tako odobrena tijela tada uvrstiti u jedinstvenu bazu podataka. Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dobiti će kroz ovaj postupak certificiranja ovlaštenja da imaju stručne i educirane osobe koje su sposobne provoditi postupke, da su sposobni te postupke provoditi u roku ne duljim od 90 dana, da su ta tijela neovisna od poslovnog sektora i da postupci koji će se provoditi će biti besplatni ili sa minimalnim troškom za potrošače. Isto tako trgovci koji će se obvezati na primjenu ovoga sustava isto kao i svi trgovci koji prodaju putem interneta morat će na svojim Internet stranicama i u općim uvjetima obavijestiti potrošače o ovoj mogućnosti. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova isto tako znači da će tijela koja će proći proces certifikacije morati osigurati online pristup preko svojih Internet stranica kako bi potrošači mogli na taj način podnijeti svoje prigovore isto kao i cjelokupnu dokumentaciju. Smisao je ovoga prijedloga da komunikacija se tijelima za alternativno rješavanje sporova bude što jednostavnija i odvija se u suštini elektroničkim putem. Vezano uz uredbu za online rješavanje prekograničnih potrošačkih sporova predviđa se da će kontaktna točka koju zahtjeva i propisuje uredba biti europski potrošački centar koji djeluje unutar Službe za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva. Naime, Europska komisija je već uspostavila online platformu za rješavanje sporova i kroz ovu kontaktnu točku i tijela iz RH priključit će se na ovu platformu i na taj će se način osigurati i komunikacija i obavještavanje o pojedinim prigovorima. S obzirom da je obaveza država članica da uspostave sustav alternativnog rješavanja potrošačkih sporova Ministarstvo gospodarstava je također predvidjelo i odgovarajuća financijska sredstva za uspostavu ovoga sustava. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zastupnik Dražen Bošnjaković predsjednik Odbora za zakonodavstvo. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnicima evo vrlo kratko se želim očitovati i izvijestiti da Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 9. sjednici održanoj 5. prosinca raspravljalo o prijedlogu Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova sa konačnim prijedlogom zakona. Utvrdili smo da tekst konačnog prijedloga ovog zakona sadrži izjavu o usklađenosti konačnog prijedloga s pravnom stečevinom EU iz koje proizlazi da je ovaj zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava EU.

Njime želimo zapravo doprinijeti da zakon nomotehnički bude puno bolje napravljen i stoga pozivamo predlagatelj da razmotri ove amandmane i da ih u konačnici prihvati. Zahvaljujem predsjedniku Odbora za zakonodavstvo. Otvaram raspravu. Za sudjelovanje u raspravi prvi se javio Klub zastupnika HDZ-a i njihova predstavnica zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici pred nama je prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova s konačnim prijedlogom zakona predložen da se donese po hitnom postupku kako je rekla i ministrica u uvodnom izlaganu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zaduženo je za implementaciju direktive 2013/

Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo potpredsjednice. Za razliku od mojih prethodnica za ovom govornicom ja ne mogu dijeliti oduševljene ovim zakonom. Ovim zakonom provode se dvije direktive EU parlamenta i Vijeća koje se odnose na rješavanje potrošačkih sporova. One jesu dobrodošle, ali bojim se da će zbog svoje naravi, zbog svojeg karaktera u bitnome biti neučinkovite. Zašto? Pa zato što je postupanje tijela koje će rješavati ove alternativne potrošačke sporove ne obvezujuća. Problem je u tome što mi i sada imamo situaciju da pružatelji usluga sami već rješavaju neke potrošačke sporove procjenjujući da li je to u njihovom interesu ili ne.

Ovime unosimo nova tijela u rješavanje tih sporova. Ta nova tijela će moći posredovati međutim bojim se koliko će ovakvo što ostati samo mrtvo slovo na papiru. Međutim, predmetni zakon ima po mojem sudu dva ozbiljna problema koji dovode u pitanje u kolikoj mjeri njime i implementirano europsko pravo u naš pravni poredak. Prije svega da bih objasnio iz čega proizlazi ta moja dvojba, moramo krenuti za osnovnom razlikom između uredbe i direktive. Uredba je europsko zakonodavstvo koje je direktno primjenjivo. Dakle za provedbe uredbe ne trebaju nacionalne implementacijske mjere. Međutim kod direktive smjer njen je usmjeren k postizanju određenog cilja. Države članice svojim nacionalnim implementacijskim mjerama definiraju na koji način će se taj cilj postići. U ovom konkretnom slučaju bojim se da te nacionalne implementacijske mjere ostaju isključivo i jedino na tome da se prepisao tekst direktive i pretočio u zakon. Problem primjerice, mi u direktivi imamo propisano što i kako tijela moraju činiti. Međutim, direktiva ni na koji način ne propisuje primjerice da li tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova može to rješavanje prepustiti primjerice isključivo fakultetski obrazovanim osobama, primjerice isključivo pravnicima ili pravnicima s položenim pravosudnim ispitom, ili će bilo tko na temelju odluke tijela koje tijelo samo donosi moći regulirati tko će i na koji način voditi postupke unutar njega. Zbog toga amandmanima koji su podnijeti na ovaj tekst zakona predviđa se uvođenje posebnog dokumenta kojeg bi sastavilo resorno ministarstvo, a koji bi, dakle pravilnikom definirao koji su uvjeti i tehnički u vidu prostornih, da li moraju imati određene prostorije tijelo koje će to rješavati, koliko ljudi mora biti u njemu angažirano itd., znači koji će definirati uvjete koje tijelo koje će rješavati alternativne potrošačke sporove odnosno alternativni način rješavati potrošačke sporove, mora ispuniti da bi moglo djelovati. Na taj način mislimo da se može osigurati da ta tijela doista zažive, a ne da budu samo mrtvo slovo na papiru i ne samo da budu prilika pojedinoj udruzi ili nekome drugome koji putem ovog načina želi privući određena novčana sredstva pokriće za njihov rad. Dakle, to je jedan smjer amandmana. Drugi smjer amandmana koji su podnijeti odnosi se na pitanje obrazovanja. U zakonu je predviđeno da se može, znači tijelo koje je preuzelo obvezu rješavanja potrošačkih sporova, može vršiti edukaciju ljudi koji će unutar njega obavljati te poslove, međutim, ne i da mora. Opet vraćamo se na direktivu. Dakle, direktiva je postavila određene ciljeve. Ti ciljevi između ostalog zahtijevaju da osobe koje će provoditi ovo rješavanje moraju biti educirane. Upravo zbog toga amandmanom se predlaže izmjena ovog zakona na način da tijelo mora osigurati edukaciju za osobe koje će vršiti to rješavanje potrošačkih sporova i isto tako opet, kako se ne bi prepustilo samom tijelu da paušalno, lapidarno ili kako god odlučuje što je edukacija, izdaje certifikate itd., opet smo predvidjeli da istim pravilnikom kojeg izdaje resorno ministarstvo, ministarstvo utvrđuje sadržaj te obvezne edukacije. Na taj način ćemo doista osigurati da one osobe koje će sudjelovati u ovom procesu prođu kroz edukaciju, da pristup edukaciji bude standardiziran, da materija koja će se poučavati na toj edukaciji bude standardizirana i da zajamčimo da sve osobe koje će na razini Republike Hrvatske obavljati ove zadaće budu na isti način educirane, obrazovane i imaju ista znanja koja, imajući u vidu da je zakonodavstvo u pogledu odnosa prema potrošačima u bitnome ujednačeno na razini Europske unije, i u Osijeku, i u Zagrebu, i u Puli, u Rijeci itd. na isti način rješavaju te sporove. Zadnja primjedba koja se odnosi na ovaj zakon odnosi se na pitanje kazni. Dakle, direktivom je propisano da države članice moraju predvidjeti mjere koje će obveznike primjene ovog zakona prisiliti da ga i provode. Dapače, govori o tome da kazne koje će biti propisane moraju biti takve da odvrate počinitelje odnosno pružatelje usluga potrošačima, da ih odvrate od nepostupanja po odredbama ovog zakona. Mi imamo grupe onih koji su obvezni primjenjivati mjere ovog zakona, imamo grupe onih koji dobrovoljno primjenjuju mjere ovog zakona. Imamo obvezu, o tom je govorila i potpredsjednica prilikom predstavljanja ovog zakona prije nekoliko minuta, imamo obvezu da se podaci o obvezi primjene ovog zakona objavljuju na web stranicama zato što je cilj toga da se upravo online maksimalno brzo i jednostavno za potrošače pristupa tim postupcima. Međutim, što je problem? Kazna koja je predviđena ovim zakonom je neuobičajeno niska. Za prekršitelje ovog zakona, pravne osobe, predviđena je kazna, prekršajna kazna u iznosu od 2.000 – 5.000 kuna. Za što? Za to što na svojim stranicama nije objavio obavijest o obvezi primjene ovog zakona. Dakle, ja mislim da potpuno odgovorno mogu reći da za veliki trgovački subjekt koji pruža online usluge, a mi znamo koliko velikim trgovačkim subjektima se radi, ako znamo da primjerice i jedan Agrokor ide u smjeru online pružanja usluge prodaje, kazna od 5.000 kuna, pa ni ona kazna koja se predlaže amandmanom od 50.000 kuna isto nije bog zna kako velika, ali je ipak veća od ove, ali kazna od 5.000 kuna nikako ni u kom slučaju ne može se smatrati odrađujućom. Dakle, završit ću ovo izlaganje. Radi se o implementaciji europskog prava, međutim radi se o implementaciji onog europskog prava u kojem država članica ipak zadržava određenu autonomiju u načinu kako će ga implementirati. Sukladno navedenom, ovaj zakon treba podržati, ovo je dobrodošla izmjena u naše zakonodavstvo. Držim da ga treba podržati i u ovom obliku kako je predložen jer opet, radi se o ispunjavanju obveza koje Republika Hrvatska ima temeljem svojeg članstva u Europskoj uniji, međutim predlažemo određene korekcije tog zakona kako bi njegova primjena ipak bila nešto efikasnija, a ponovit ću još jednom, zbog toga što je on u bitnom dijelu neobvezujući, a ne može biti obvezujući jer niti direktiva ne ide u smjeru da se bude obvezujući. Zahvaljujem zastupniku Grbinu. Poštovani kolega Grbin, rekli ste na početku da ne možete podijeliti oduševljenje s kojim je u uvodnom dijelu govoreno o ovom zakonu, ja mislim da nitko ni nije govorio s nekim oduševljenjem nego s jednom realnošću ali ni ja isto ne mogu podijeliti oduševljenje s vama jer vidimo ovdje da je rok za usklađenje bio 9. srpanj 2015. godine. Dakle, to je vrijeme Vlade Zorana Milanovića. U zadnjem dijelu stoji da Europska komisija ustvari može i kazniti RH zbog neusklađenja. Pa ja sada vas kao pravnog stručnjaka pitam da li vi smatrate da li će tu biti kakvih problema i može li Hrvatska očekivati plaćanje kazne zato što nije na vrijeme uskladila svoje zakone sa direktivama? Odgovor na repliku zastupnik Grbin. Poštovani kolega Hrg. Evo iskreno vi ste bili posljednja osoba koju sam želio oduševiti tako da očito oko tog dijela neće biti problema. Činjenica da je propušten rok za usklađenje nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU nikada nije dobra i od nje ne treba bježati.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvaženi kolega Grbin, imamo problem kršenja, masovnog kršenja prava potrošača nakon čega se nije postupilo po presudi u kolektivnom sudskom procesu a sada govorimo o nekakvom alternativnom rješavanju potrošačkih problema. Dakle u kolektivnom sudskom procesu jasno je presuđeno da je 7 banaka ugovorilo nezakonit način promjene kamatnih stopa koji je nepošten i zbog toga ništetan. I naloženo je bankama, 7 banaka koje su prekršile zakonske odredbe da se više tako ne smiju ponašati. Međutim, banke su se nastavile tako ponašati, bake kao prvo nisu vratile povećane kamatne stope na početne iznose što su svakako morale učiniti na temelju te presude a banke su u jako malo slučajeva optužene na općinskim sudovima, prvostupanjskim a u još manjem broju su pravomoćne presude donesene gdje bankama nalaže da moraju vratiti preplaćene iznose kamata dužnicima koje su oštetile. Kasnije su banke ponovo samovoljno postupile kada su po Zakonu o potrošačkom kreditiranju definirale van ugovorno parametre za promjenu kamatnih stopa. Dakle, mi imamo primjer masovnog kršenja potrošačkih prava. Ta kršenja su potvrđena kolektivnom sudskom presudom, ta kršenja se mogu kazniti po Zakonu o potrošačkom kreditiranju ogromnim kaznama međutim HNB ne postupa nikako kao regulator, Ministarstvo financija nije postupilo nikako kao regulator, Sabor nije postupio nikako kao zakonodavno tijelo i zato imamo situaciju gdje su uistinu oštećeni na stotine tisuće potrošača je oštećeno zbog nedjelovanja pravne države. Odgovor na repliku zastupnik Grbin. Uvaženi kolega, vi ste sada govorili o institucionalnom rješavanju potrošačkih sporova vi ste govorili o problemima s kojima se potrošači suočavaju i u onim trenucima kada te sporove pokušavaju rješavati onim uvrježenim institucionalnim putem. Vi ste spomenuli Zakon o potrošačkom kreditiranju, primjerice odličan, to je odlična paralela. Zato što je tamo predviđena kazna ako se ne varam za banku, dakle pružatelja usluge do 200 tisuća kuna za pojedini slučaj ako ne uskladi ugovor sa zakonskim odredbama i to ne samo ugovore profuturo nego i one ugovore koji su već na snazi. Takvu zakonsku odredbu je potvrdio Ustavni sud RH, takvu zakonsku odredbu je potvrdio Europski sud pravde u Luksemburgu. Svejedno niti to ne može natjerati naša tijela da protiv pružatelja usluga u konkretno slučaju banaka pokreću postupke i onda da im se izriču kazne koje su ako se ne varam od 80 do 200 tisuća kuna. To je racio ovog amandmana kojeg podnosim. Jer pazite ako kazna od 80 do 200 tisuća kuna nije odvraćajuća, ako kazna od 80 do 200 tisuća kuna nije ta koja će spriječiti banke i to po pojedinom slučaju da promijene svoju nepoštenu poslovnu praksu pa šta je onda kazna od 2 do 5 tisuća kuna koja je predviđena ovim zakonom za onog pružatelja usluge koji na svojem web sajtu ne objavi način kako se mogu rješavati potrošački sporovi.

Hvala zastupniku Grbinu. Klub zastupnika HNS, HSU prijavio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime zastupnica Božica Makar. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicima, uvažene kolege. Evo ja neću ponavljati ono što nam je prezentirala potpredsjednica Dalić, neću ponavljati ni ono što je kolegica Jelkovac, jer ona je stvarno dobro to obradila. Na mnogo segmenata osvrnuo se je i kolega Grbin pa ću ja ono ukratko razmišljanje gdje se svi mi javljamo u ulozi potrošača. Želimo reći potrošač je uvijek u pravu i tako bi trebalo biti. Ali kada potrošač traži svoja prava e onda to izgleda sasvim drukčije. Naročito je bio veliki problem kod on-line prodaja i dobro je da smo krenuli i u rješavanje tog djela pa sada neće morati pisati ne znamo kome, ne znamo na koju adresu, ne znamo što sve trebamo tome priložiti.

Slijedeća točka je: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.62.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj i zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Martina Dalić potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta. Izvolite. Pa izmjenama i dopunama zakona koje se nalaze pred vama uvodi se obaveza provođenja testa malog i srednjem poduzetništva kao djela postupka za pripremu i donošenje propisa koji se tiču poduzetništva. Ove odredbe u suštini propisuje da je tijekom pripreme zakonskih i podzakonskih akata potrebno procijeniti učinak tih propisa na troškove koje je on izaziva za malo i srednje poduzetništvo. Procjena učinaka propisa obuhvaća postupak donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja prilikom donošenja propisa. Za potrebe prethodne procjene učinka propisa na malo i srednje poduzetništvo ovim se prijedlogom utvrđuje obrazac prethodnog teksta malog i srednjeg poduzetništva i obrazac iskaza o testu. Dok će u postupku donošenja zakonskih akata Ministarstvo gospodarstva utvrditi oblik i sadržaj obrasca kojeg će sastavni dio biti i teste malog i srednjeg poduzetništva. Smisao je ove odredbe odnosno ovih odredaba koje se predlažu ovim zakonom osigurati okruženje i osigurati tijek donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji će uzimat i u obzir i voditi računa o troškovima koje zakonodavni okvir nameće malom i srednjem poduzetništvu. Naime, prema sadašnjim statistikama opterećenje, troškovno opterećenje malih i srednjih poduzetnika sa regulatornim okvirom iznosi 2,3 u odnosu na prosjek EU koji iznosi 3,2 pri čemu to veći iznos ovoga indeksa znači manje opterećenje. Proizlazi da Hrvatska danas u prosjeku svojim zakonima nameće veće troškove njihove provedbe nego što je to slučaj u EU. Stoga donošenje ovog propisa stvara i zakonodavnu osnovu za ostvarenje jednog od bitnih ciljeva Vlade a koji se tiču poboljšanja poslovnog okruženja za poduzetništvo u cjelini a posebno malo i srednje poduzetništvo odnosno jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu.

Poštovane dame i gospodo, kolege i kolegice saborski zastupnici i poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice Hrvatske vlade i ministrice gospodarstva pred nama je jedna dopuna. Dakle radi se o zahtjevu Europske komisije da RH ispoštuje preuzete tzv. eksanti uvjete i to je jedan od uvjeta kako bismo mogli u jednom kontinuitetu nastaviti povlačiti sredstva iz strukturnih fondova EU. O tzv. MSP testu ili rekli bismo jednom predtestu donošenja zakonskih i podzakonskih akata ili preuzimanja nečega u hrvatsko zakonodavstvo konačno dobivamo jedan regulatorni mehanizam gdje će ministarstvo odgovorno za malo i srednje poduzetništvo i obrt u ovom slučaju Ministarstvo gospodarstva dobiti jedan mehanizam kroz koji će provedbom testa prije nego zakon ili podzakonski akt stupi na snagu dati određene kvalifikacije i procijeniti učinak toga zakona na hrvatsko gospodarstvo. Taj će test u jednom trenutku odnosno predtest moći imati nekako dva smjera. U onom prvom koraku ili tzv. predtestu ako se ustanovi određenom metodologijom da predmetni zakon ima beznačajan utjecaj on se propušta dalje i zakon će se donositi bez bilo kakve potrebe rigoroznijeg testiranja. No međutim, ako se u tom predtestu ustanovi da predmetni zakon ima značajan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo tada će se pristupiti određenom metodologijom drugačijem rigoroznijem i daleko sistematičnijem pristupu u procjeni učinka tog propisa na hrvatsko gospodarstvo. Svi smo, tada ćemo to, odnosno zakon predviđa da će se tada to nazvati iskaz s kojim … [[Govornik se ne razumije.]] a ja se nadam da ćemo vrlo skoro, zato je hitna procedura nakon usvajanja ovog zakona u roku od 60 dana dobiti i uredbu kojom ćemo daleko, daleko detaljnije precizirati što to u stvari taj MSP test jest i način provedbe koordinacije u postupku procjene učinka provedbenih propisa. Tom će uredbom biti definirani i kriteriji za provedbu MSP testa obrazac prethodnog MSP testa i obrazac iskaza i nadam se da ćemo evo nakon 60-tak dana kroz predmetnu uredbu za mikro, mala i srednja trgovačka društva, a isto tako i za hrvatske obrtnike dobiti jednu verifikaciju da li nova zakonodavna regulativa za njih stvara dodatne probleme i stvara dodatne ograde. Ono što ovaj test nosi sa sobom, dakle ne samo u smislu verifikacije nove zakonodavne regulative već i svih parafiskalnih nameta kojih bi se eventualno rekli bismo kroz ušicu igle mogli kao nove ideje stvoriti hrvatskom poduzetniku. Dakle i taj će dio vezan i uz druge propise hrvatskog zakonodavstva ili podzakonskih akata imati svoj sadržaj u MSP testu i kroz iskaz validirati da li predmetni zakonski ili podzakonski akt nosi bilo kakvo novo zakonodavno opterećenje za hrvatskog poduzetnika ili stvara neki novi ili dodatni parafiskalni namet.

Ništa se u ovom trenutku ne mijenja. Dodaje se procjena utjecaja nove zakonodavne regulative na poslovanje hrvatskih obrtnika i poduzetnika.

Klub zastupnika SDP-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva klub SDP-a gleda, dakle podržat će ga. Smatra da je to pozitivno jer SMI ili malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj čini 2/3 od ukupnog broja zaposlenih i gotov 60% dodane vrijednosti što je i prepoznato još, ja mislim 2012., 2013. kada je započela i priprema Nacionalne strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva i tamo je stres test ili samo testiranje, kažem učinaka propisa i ostalih regulacija ukazano kao nešto na što, na čemu zapravo Ministarstvo gospodarstva kontinuirano treba raditi. Tako da je i u prošlih 2 ili 3 godine koliko se sjećam i Ministarstvo gospodarstva već i imalo određene učinke propisa sektorskih kroz neki EU program. Mislim da se to ticalo isključivo trgovine. Tako da testiranje učinaka propisa ne samo kažem, samih propisa koji se donose na malo i srednje poduzetništvo već i potencijalnih ili nekakvih drugih nameta predstavlja definitivno rasterećenje cjelokupnog okruženja i stvaranja jedne pozitivne poduzetničke klime. Stoga kao što je ovo dobro, dakle da postoji procjena učinaka propisa, tako ću samo još ovdje nadopuniti da ono što nije bilo dobro, a to je da je recimo procjena učinaka propisa suspendirana kod donošenja poreznog zakona. I kod poreznih zakona zapravo takav jedan dio stres testa se nije provodio. Zaključno da ne duljim zapravo.

U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a za sudjelovanje u raspravi javila se zastupnica Božica Makar. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicima, uvažene kolege. Kako su moja dvojica kolega bili izuzetno kratki, neću ni ja biti duga tako da ne ispadne da sam nezadovoljna odnosno da naš klub neće ovo podržati, podržat će jer sve što ide u smjeru poboljšanja svakako ćemo podržati, pa tako i testiranje učinka propisa odnosno uvođenje ovog testa. Svi oni koji dolaze iz gospodarstva, naročito iz malog gospodarstva znaju kako se i male promjene često odnose na njih kao velike, jako velike odnosno da u financijskom dijelu s obzirom da su oni manje jaki od onih velikih to za njih zna ponekad biti i pogubno. A mnogi su se zakoni donosili bez da se prije raspravilo o njihovim učincima. Pa smo tako imali situacija kada su bili raspisani natječaji Ministarstva gospodarstva na koje se nisu mogli javiti obrtnici dobitaši koji su bili preveliki za onaj dio da se jave u malo i srednje poduzetništvo, a nisu iz jednostavnog razloga, a to je organizacijski oblik jer je pisalo da se trebaju samo javiti trgovačka društva. Ja vjerujem da će upravo u ovakvim situacijama takvi načini odnosno takvi propisi će se izbjeći jer će se uvidjeti na koji način oni utječu. I zato velim mi ćemo ovo podržati jer smatramo da je ovaj zakon dobar.

Želi li završnu riječ uzeti ministrica? S time zaključujem raspravu.

sabora, molim vas da udovoljite zahtjevu kluba SDP-a i da nam odobrite stanku u kojoj želimo se osvrnuti na skandalozne izjave državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja gospodina Matka Glunčića. Vrlo rado bi vam omogućio stanku, a budući da je vaš klub već na samom početku zatražio stanku onda nažalost ovu stanku ne mogu iskoristiti, ali koristili ste stanku pa onda možete zatražiti za neki sljedeći put. Ja znam da imate pravo, ali s druge strane imamo i raspored koji moramo proći tako kada bih odobravao stanke svakih pola sata do sat vremena ne vjerujem da bismo uspjeli završiti dnevni red. Po Poslovniku imate mogućnost ali u ovom trenutku ne mogu odbiti stanku, stanku možete zatražiti poslije. Sljedeći zakon je: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj. Mislim da ste vi zadnja osoba u ovom Hrvatskom saboru koja bi trebala kršiti Poslovnik Hrvatskog sabora. Kao što ste i sami rekli vi to jako dobro znate, zastupnici u ime kluba imaju pravo tražiti stanku bez obzira što su je već iskoristili jer se sada radi o potpuno drugoj točci dnevnog reda. Ne znam zašto to radite, ne vidim razlog zašto to činite osim ako ne želite ubiti glasnika odnosno spriječiti raspravu o ovom skandaloznom potezu gospodina Matka Glunčića, ali kažem ne vidim razlog zašto to činite. Dakle apsolutno podržavam slobodu govora u Hrvatskom saboru, dapače ovo čime se ovaj saziv Sabora može pohvaliti je i broj zakona i broj točaka, broj sati rasprave, broj sati javljanja za riječ čime je za dvostruko nadmašio sve prethodne sazive Sabora što pokazuje koliko se zapravo postoji mogućnost da saborski zastupnici iznose svoja stajališta, što mi je iznimno drago. Ali s druge strane evo ja bih zamolio za vašu susretljivost da iskoristite mogućnost za stanku da se ne krši Poslovnik, a da iskoristite mogućnost za stanku nakon prve pauze pa će vam biti odobreno, ali s druge strane imamo četiri prijedloga zakona koja bi mi barem danas trebali proći, ako je moguće s vaše strane. Zastupnik Stazić. Poštovani predsjedniče, uz dužno poštovanje nemojmo raditi presedane ove vrste, promijenimo Poslovnik. Možda je ovaj institut stanke na početku možda je to i zloupotreba Poslovnika. Promijenimo Poslovnik vrlo rado, ali dok ga imamo takav kakav jest, ja vas ljubazno molim da ga poštujete. Ljubazno vas molim jer stvaramo presedane koji nikome ne trebaju. 10 minuta odnosno 15 minuta gubitka rasprave i 10 minuta stanke i 5 minuta u ime kluba neće poremetiti rad Sabora na današnjoj sjednici, ali jedan presedan bitno hoće. Uvaženi gospodine predsjedniče. Vjerojatno od svojih obaveza niste bili u subotu navečer i mi koji smo bili tu smo bili do ponoći i u 23,25 minuta je kolega Pernar zatražio stanku i potpredsjednik Sabora mu je odobrio. Prema tome, ako smo mogli u 23,25 navečer imati stanku ne vidim razloga zašto ne bi imali u 12,20 stanku. Zastupnik Mrsić, iako nisam fizički bio prisutan u Saboru gledao sam prijenos sjednice Sabora i pratio što se događa u Saboru, pogotovo u ovo vrijeme koje ste vi naveli i vidio sam također način na koji je zastupnik Pernar zatražio i isto tako koliko se zapravo nije držao teme cijelo to vrijeme. Ali također kao što vi kažete potpredsjednik Reiner u tom trenutku predsjedavajući odobrio mu je stanku i nije problem. Znači vi po Poslovniku imate pravo na stanku i mogu odobriti stanku i ne mora se kršiti Poslovnik, ali s druge strane bih zamolio za susretljivost s vaše strane jer ako na nekakav način ne ograničimo pa barem bez obzira na Poslovnik, ne ograničimo broj stanki, onda se neće dogoditi da kvalitetno odradimo ono što bismo trebali odraditi. Ne govorim o tome da ono o čemu vi želite govoriti i iznijeti kao mogući problem nije kvalitetno i ne treba se upoznati hrvatska javnost, slažem se da treba, ali ne vidim sada problem zbog čega se inzistira u ovom trenutku, a ne možda za sat i pol vremena kad prođemo još jednu točku dnevnog reda koju smo najavili. Ali evo, ako inzistira zastupnica Glasovac, ja to mogu dati. Evo ja onda odobravam zastupnici Glasovac. Zastupnica iz Kluba HNS-a. Odobrena je stanka i Klubu HNS-a.

Hvala.

Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Jučer u jednoj emisiji na televiziji državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gospodin Matko Glunčić komentirajući poražavajuće i ispod prosječne rezultate koji su postigli nažalost hrvatski učenici na međunarodnom PISA istraživanju koje se provodi već u nekoliko ciklusa izjavio je citiram: „U ove rezultate ulaze prosječni rezultati, ne uzimamo samo najbolje. U nekim europskim zemljama kažu lošijim učenicima da na dan testiranja ne dođu na nastavu. Kod nas u statistiku ušla su i djeca sa posebnim potrebama i nacionalne manjine. Osim što je ova izjava potpuno pogrešna, netočna i pokazuje krajnje neznanje državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koji je između ostalog i ključna osoba koja treba voditi obrazovnu reformu, kurikularnu reformu i hrvatsko obrazovanje u budućnost u 22. stoljeće, ova izjava je i krajnje sramotna, nemoralna i diskriminatorna. Državni tajnik aludira da su krivci za ispodprosječne rezultate djeca pripadnici nacionalnih manjina, pri tome valjda misleći posebno na pripadnike Romske nacionalne manjine i djeca sa posebnim potrebama pri tome najvjerojatnije misleći na djecu sa teškoćama u razvoju. RH se opredijelila za obrazovni sustav u kojem svako dijete treba imati jednake šanse, u kome treba uložiti posebne napore da integriramo djecu koja imaju posebne potrebe posebno djecu sa teškoćama u razvoju, da im prilagodimo programe, da prilagodimo obrazovni sustav posebnim potrebama, da, posebnim potrebama koje oni imaju a za koje oni nisu krivi. Obrazovni sustav treba pružiti djeci svih nacionalnih manjina da se integriraju u sustav, da se integriraju u društvo, da se osjećaju prihvaćenima a ne odbačenima. 24h je prošlo od ove sramotne izjave državnog tajnika Matka Glunčića. Nitko nije reagirao. Pri tome mislim na ministra znanosti i obrazovanja, pri tome mislim na hrvatskog premijera. Znači li to da gospodin Glunčić nije izrazio samo svoj osobni stav nego i stav ministarstva, nego i stav hrvatske Vlade? To u ovom trenutku ne znamo. Međutim, ukoliko je ovo samo osobni stav državnog tajnika očekujemo od ministra znanosti i obrazovanja da ga smijeni i očekujemo od predsjednika Vlade da intervenira. Ukoliko nitko ne reagira i ne smijeni državnog tajnika biti će to vrlo jasna poruka da je ovo stav koji je Matko Glunčić iskazao ali da to nije samo njegov osobni stav, da je to stav nažalost i ministarstva znanosti i obrazovanja i hrvatske Vlade. Vjerujem da nitko u ovoj sabornici ne dijeli stav Matka Glunčića.

Izvolite.

Sada ćemo nastaviti sa slijedećom točkom dnevnog reda, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.46. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Rasprava su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. Da. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i saborski zastupnici pred vama je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Predloženim zakonom produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada odnosno u objektima za koje stvarno stanje nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama. Prema važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti takva privremena rješenja mogu važiti najdulje do 31. prosinca ove godine, dakle 2016. godine. Produženjem roka omogućit će se nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga temeljem već izdanih privremenih rješenja ali i podnošenja novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Rok 31. prosinca 2020. godine do kojeg se predlaže produžiti trajanje privremenih rješenja ocjenjuje se odgovarajućim. O nacrtu prijedloga zakona provedeno je i javno savjetovanje na mrežnim stranicama ministarstva. Predloženo zakonsko rješenje imat će pozitivne učinke na turističku ponudi i pripremu turističke sezone u 2017. godini. Zadržat će se smještajni potrebni kapaciteti te spriječiti povratak pružatelja usluga u sivu zonu. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I u ime Kluba zastupnika Stranka rada i solidarnosti i Reformista prvi će uzeti riječ uvaženi Kažimir Varda. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, glavni tajniče Ministarstva turizma mislim da je važno naglasiti ovo što ste i vi napisali u obrazloženju, zapravo legalizirati rad ugostiteljske djelatnosti vezano za turističku sezonu od 31. prosinca 2016. do 31. prosinca 2020. godine. Nažalost moram jedino konstatirati da ćemo vrlo vjerojatno i 2020. morati produžavati ove rokove jer nam ovaj postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada i uređivanje u zemljišnim knjigama ide sporo. No, tu treba pojačati aktivnost, svakako to nije stvar samo vašeg ministarstva, no mislim da zbog javnosti i ugostitelja koji su bili tema u ovom Saboru posebno kod rasprave o setu poreznih zakona da je važno i zbog njih naglasiti da se ovim zakonom, izmjenama i dopunama zakona zapravo omogućava legalan nastavak obavljanja ugostiteljskih djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, u objektima za koji se vodi postupak ozakonjenja. Mislim da je ovo važno naglasiti, dakle da se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezano za upis u zemljišne knjige. Time će sigurno se i onemogućiti obavljanje nelegalno ugostiteljskih djelatnosti i otkloniti mogući poremećaji u turizmu. Klub zastupnika stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika podržat će ovaj Zakon. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi Anton Kliman. Štovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona u hitnom postupku. Ovim izmjenama zakona uređuje se način i uvjeti kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti nakon isteka važećih privremenih rješenja čiji rok istječe 31.12.2016. godine. Ta privremena rješenja odnose se na objekte koji su obuhvaćeni Zakonom o gradnji a čije su zakonske odredbe regulirale postupak legalizacije bespravnih objekata. U toj kategoriji objekata, dakle veoma je bitno naglasiti je 7100 objekata koji su dobili privremeno rješenje. Dakle, 5600 rješenja izdanih na temelju podnesenog zahtjeva za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, te oko 1500 rješenja izdanih za objekte za koje stvarno stanje na terenu nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama.

To moramo naglasiti, dakle da je problem prilično velik i da je nužno bilo tražiti ovo produženje roka jer je izvjesno da do 31. prosinca 2016. godine neće se 91%, dakle tih zahtjeva riješiti u ovih 15, 20 dana. Dakle, morali smo to učiniti i mislim da je ovo dobar postupak Ministarstva turizma, ali sigurno otvaraju neka dodatna pitanja brzine, kvalitete rješavanja ovih situacija na terenu kako u državnim institucijama tako i u institucijama lokalne, dakle lokalne samouprave. Dakle kao što sam i rekao rješenje za preostalih 91% objekata prijavljenih u postupku nije moguće riješiti i definitivno moramo to omogućiti ovim zakonom. I u prvom redu da omogućimo legalni rad pružatelja usluga, dakle odmaknuti se, odmaknuti pružatelje usluga od tzv. sive zone pružanja usluga, te dati primjereni rok kako vlasnicima objekata tako i tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, da mogu završiti postupke izdavanja rješenja o izvedenom stanju, odnosno upisa u katastar i zemljišne knjige. S obzirom na već spomenuti veliki broj predmeta koji nije riješen, ministarstvo je predložilo rok važenja privremenih rješenja do 31. prosinca 2020. godine. Smatramo primjerenim i dovoljno dugim rokom da se administrativno riješe sva prethodna pitanja koja proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te da se po okončanju tih postupaka izdaju trajna rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti. Bitno je napomenuti da su to objekti u vlasništvu u najvećem dijelu fizičkih osoba ili obrta. Objekti koji imaju privremena rješenja nalaze se u sklopu zgrada za koje je podnesen zahtjev za pokretanje ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, zatim objekti koje je doneseno prije spomenuto rješenje a nalazi se u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te za pružatelje ugostiteljskih usluga na domaćinstvu i na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko je zahtjevu priložena izvršna građevinska dozvola ili izvršno rješenje o izvedenom stanju. Iz ovog je vidljivo da je intencija predlagatelja da se donošenjem ovog Zakona spriječi moguće nelegalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga ili gubitak potrebnog smještajnog kapaciteta posebice u turističkoj sezoni čime bi se spriječila nelojalna konkurencija, porezna evazija i sve popratne anomalije u gospodarstvu koji čini rad na nelegalan način. Bitno je reći da je posebno u sferi obiteljskog smještaja motiv bavljenja ugostiteljskom djelatnošću nije samo opredjeljenje za bavljenje turizmom i pružanjem smještajnih usluga, nego i dijelom to je i socijalna kategorija gdje se obiteljski budžeti nadopunjavaju sredstvima za obavljanje iste djelatnosti. Dakle, prisutna je i bitna socijalna osjetljivost u samom ovom prijedlogu zakona. Kad već govorimo o obiteljskom smještaju on sam sudjeluje u ponudi sa oko 50% ukupnih ležajeva u turističkoj ponudi Hrvatske otprilike 78000 registriranih pružatelja usluga, dakle 10% od tog broja radi sa privremenim rješenjima. Moramo istaknuti da 50% ležajeva u obiteljskom smještaju generira otprilike svega 15 do 17% ukupnog turističkog prihoda Republike Hrvatske, te da je stoga nužno bolje pozicioniranje tog turističkog proizvoda na nama eminentnim tržištima i iz ponuđenih broja ležajeva ostvariti puno veći udio u ukupnom turističkom prihodu Republike Hrvatske. Za usporedbu 13% hotelskog smještaja generira otprilike 50% ukupnog turističkog prihoda Republike Hrvatske. Kako bi se podigla kvaliteta i konkurentnost obiteljskog smještaja iz tog turističkog segmenta izvukao maksimum u proteklih 7, 8 mjeseci u Ministarstvu turizma pokrenut je proces rekategorizacije ponude obiteljskog smještaja dakle, soba, apartmana i kuća za odmor.

Stoga je to nužno učiniti kako bi se potvrdila izdana kategorija objekata ili u slučaju ne ulaganja kroz period dodavana rješavanja do danas ona smanjila ili u slučaju boljeg stanja od izdavanja rješenja ona povećala. Ideja ministarstva da ne dolazi do smanjenja kategorije nego sa se kategorizirani objekti dižu u kvaliteti kako bi što bolje mogli konkurirati na veoma zahtjevnom turističkom tržištu. U tu svrhu pokrenuli su se razgovori sa HBOR-om o otvaranju povoljnih kreditnih linija, 4% kamate, otplata na osam godina do iznosa od 200 tisuća kuna, sa veoma jednostavnim instrumentima osiguranja, osobna zadužnica dakle nema upisa hipoteke i sličnih kompliciranih procedura ili ono što volimo reći papirologije za dobivanje kredita. Rok za prilagodbu pružatelja usluge da zadrži postojeću kategoriju bio bi tri godine i u tom roku mogla bi se koristiti sredstva HBOR-a za rekonstrukciju objekata. Po procjenama ministarstva takvih objekata je otprilike 30-ak tisuća na tržištu. I gdje smo mi u ministarstvu dok sam obavljao dužnost ministra turizma imali najviše prigovora upravo su privatni smještaji jer morate znati da danas evo većina smještaja se rezervira putem online platformi i tu doživljavamo svašta. Dakle jedno je ono što se prikazuje na portalima odnosno na platformama, a kada turist dođe na lice mjesta često se zatekne sa onim što nađe na terenu odnosno da je rezervirao objekat koji nije sukladan onome što je na platformi rezervirao i to nas je ponukalo da počnemo razmišljati kako pozicionirati ovu našu veliku priliku sa privatnim smještajem bolje na tržištu i izbjegnuti apsolutno neugode za turiste jer mi se nudimo Hrvatska kao izvrsna destinacija i to u svakom slučaju trebamo težiti k tome, a jedan od doprinosa je da se i privatni smještaj upravo krene prema izvrsnosti, kao što uostalom je krenula cijela hotelska industrija. Moramo reći da smo u tim razgovorima i otišli korak dalje pa smo sa HGK-om razgovarali da se isto uključi u taj proces u smislu da posreduje na način da se uvjetuje gradnja i opremanje objekata sa što većim udjelom hrvatskih proizvođača, što bi sigurno generiralo benefit u našim proizvođačkim trgovačkim društvima imalo blagotvoran učinak na hrvatski BDP. Evo jedna aproksimacija 30 tisuća objekata da se prosječno uzme za rekonstrukciju objekta 100 tisuća kuna to je otprilike tri milijarde kuna odnosno 400 milijuna eura. Dakle jedan veliki zamašnjak u građevinskom sektoru bi se sigurno pokrenuo odnosno i u trgovini samoj, ali isto tako treba reći da bi se onaj krajnji cilj koji je intencija takve inicijative da bi se podigla konkurentnost i kvaliteta hrvatskog obiteljskog smještaja.

Stoga nam je jako bitno da reguliramo status pružatelja ugostiteljskih usluga koji još nisu ishodovali trajna rješenja o pružanju usluga da to učine do 31. prosinca 2020. godine. Bitno je napomenuti da se neće dodatno administrativno komplicirati po isteku 31. prosinca 2016. godine i tražiti od davatelja usluga da preda nove zahtjeve za izdavanje novih rješenja nego će se automatizmom produžiti stara privremena rješenja na novi rok, a u tom roku bi se omogućilo izdavanje i novih privremenih rješenja za nove pružatelje usluga koji su u procesu legalizacije. Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj zakon i predlaže njegovo donošenje u predloženom obliku.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine državni tajniče, gospođo pomoćnice, pozdravljam vas i u ovom našem Visokom domu.

Naime, administracija Vlade SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a kada je donijela prvo izuzeće odredila je jedan rok koji je trebao označiti usklađenje sa općim rokovima provedbe postupka legalizacije. Sada je jasno da ni nadležni uredi, a ni nadležni upravni odjeli za komunalne djelatnosti nisu u stanju odraditi svoj posao u roku. Međutim davati novu koncesiju na četiri godine nije nikakva privilegija ugostiteljima koji su u postupku legalizacije nego to je ozakonjenje javašluka koji se događa u uredima nadležnim za legalizaciju i upravnim odjelima za komunalne djelatnosti. Postojeće stanje kada je riječ o broju postupaka koji se vode i broju zahtjeva koji su predani je takvo da od ukupno 800 tisuća zahtjeva ovdje se radi negdje oko 7 tisuća 100. Ako postoji stvarna politička volja i stvarna kontrola Vlade RH nad onim mehanizmima koji su dužni sprovoditi Zakon o legalizaciji ovaj problem se može riješiti u sljedećih nekoliko mjeseci, svakako ne do 31.12.2016. u tom smislu pozdravljamo intenciju predlagatelja, ali davati rok od četiri godine znači priznati nesposobnost vlastite administracije. Mi dakle dajemo ne samo mogućnost ugostiteljima koji rade u objektima koje trebaju legalizaciju, nego prije svega šaljemo jako lošu poruku svima koji rade u postupku legalizacije kod velikih gradova, to su njihovi vlastiti upravni odjeli ili centri za legalizaciju kod manjih gradova i općina to su županijski uredi, to je agencija koja direktno odgovara ministarstvu, šaljemo im poruku ne trebate raditi kako treba sljedeće četiri godine. Pa cijeli postupak legalizacije morao bi se završiti do konca 2018., a kamoli ne ovo što je moguće riješiti, kažem ako ima političke volje i ako kontroliramo svoju administraciju u sljedećih nekoliko mjeseci. U tome smislu klub HNS-HSU-a upravo je predao amandman u kojemu tražimo da se ovaj rok skrati sa 2020. na 2018. godinu. Pritiskom Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava na nadležne upravne odjele i centre za legalizaciju bi se stvarno napravio konkretan pomak naprijed i pomoglo ljudima koji su sada u limbu, koji imaju privremena rješenja ali još uvijek ne trajna. Ali dajmo se uhvatimo svoga posla. Šta rade inspekcijske službe? Šta radi agencija? Kako je moguće da u mome gradu recimo ljudi koji su digli kredit da bi platili legalizacijsku kaznu, kolokvijalno rečeno, prije godinu i pol dana drže svoja sredstva na bankovnom računu. Centar za legalizaciju je napravio kompletno sve što je trebao, a oni više od godinu dana čekaju da im nadležni upravi odjel za komunalne djelatnosti, dakle govorim o gradu Velikoj Gorici, izda rješenje da bi mogli platiti tu kaznu. Dakle, grad sam ne želi oprihodovati sredstva koja mu pripadaju, a ljudima stoje sredstva na bankovnom računu, naravno bez kamata i plaćaju već kredite. Dakle, to je praksa koju mi ne smijemo legalizirati nego dokidati.

U upravnim odjelima nadležnim za legalizaciju primljen je ogroman broj novih službenika. U županijskim uredima. Postupak legalizacije ne može trajati šest godina, a mi ovim prijedlogom zapravo šaljemo poruku da nam toliko nije bitna sama dinamika. Drugim riječima, da nije bitno koji će dio sredstava doći u državni proračun, a koji će dio sredstava doći u lokalne proračune. Zato ih rokovima stisnimo da odrade svoje posao. Četiri godine davati za nekoliko stotina slučajeva, jer nemojmo zaboraviti: 60 posto od posla već je manje-više odrađeno. Ostali su sporni uglavnom, govorimo generalno, ne govorimo samo o objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, ostatak je uglavnom sporan. Pa zar mi doista mislimo da će svih 800 tisuća zahtijeva biti pozitivno riješeno. Naravno da neće. Neki su stigli izvan roka, neki su podnijeli zahtjeve za intervencije u prostoru koje su se dogodile nakon zakonom definiranoga roka kad je to bilo moguće. Ima svakakvih slučajeva. Ali nemojmo legalizirati bezakonje kad smo već pristali na to da se legalizira stanje u prostoru s određenim datumom kako bismo konačno podvukli crtu nad nečim što je trajalo više desetljeća u Republici Hrvatskoj.

Izvolite. Gospodine Gorane, dakle vi ste detektirali neke stvari koje se tiču reći ću i neke pravednosti. Dakle, vrlo je jednostavno da se ovim zakonom pokušava reći ću olakšati dijelom ugostitelja koji neće ili zbog nesređenih zemljišnih knjiga ili zbog nečeg drugog uspjeti do 2016. godine legalizirati postojeće stanje.

To bi bilo pravo olakšanje ugostiteljima u Hrvatskoj. Osobito imajući u vidu onih stotine novih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode vino, tridesetak novih hrvatskih pivovara koji su planirali određen kroz poslovni plan istup na hrvatskom tržištu. Jer to je sve lokalizirana proizvodnja, i vino i pivo.

Potpuno je jasno da logika koja ide za tim da se uvjetno rečeno konja koji vuče kola još dodatno obremeni nije dobra. Ja nisam sretan s tim što turizam i ugostiteljstvo u ukupnom BDP-u sudjeluju sa 16, 18 ili 19 posto. To je samo isključivo vijest loša po nas. To znači da naša industrija općenito stoji jako loše. Turizam je dominantna grana privrede samo u siromašnim zemljama. Ali dok god ne ojačamo druge industrijske sektore i sektore drugih usluga, kandžijati turizam i ugostiteljstvo, kažnjavati ga dodatnim nametima ili nepovoljnijim uvjetima nije pametno. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali ja postavljam pitanje na tragu vašega pitanja kako ćemo obračunavati PDV u novogodišnjoj noći. Zakon stupa na snagu u prvoj minuti 1. siječnja 2017. Što će ljudi na dočecima, hoće li biti svi zatvoreni tog časa u ponoć dok se ne prilagode blagajne novim elementima obračuna. Jesmo li na to razmišljali? Jesmo li o tome razmišljali ili ćemo im svima nabiti na nos situaciju takvu kakva jest po novome zakonu, poslati im inspekcije i da ih maltretira i da ljudi koji dođu na doček Nove godine nemaju šta i kako piti. Hoćemo li zatvarati lokale koji to neće ispoštovati u prvim minutama 2017. godine i ljudima ići reći da idu kući, da čekaju Novu godinu doma? Dakle dovoljno komotan period od 2 godine ali ne 4 ni za Boga jer to nije nikakva pomoć ugostiteljima, to je samo produljenje njihove agonije, to je pomoć neefikasnoj državnoj administraciji. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega, rekli ste citiram da ovakvim određivanjem roka šaljemo poruku službama ne trebate raditi, pa ne bih se baš sa vama složila. Dakle u postupku legalizacije postoje propisani rokovi u kojem postupci trebaju biti završeni a oni se računaju od onog trenutka kada službenik koji vodi postupak zaprimi kompletnu dokumentaciju za legalizaciju. A također vezano na ono što ste rekli da je primljen ogroman broj službenika za legalizaciju u gradovima i županijama koji trebaju to riješiti. Ne mogu se u potpunosti složiti sa vama zato što zaista imamo jedinica lokalne i područne samouprave u kojima i nije primljen tako velik broj novih službenika koji rade isključivo na poslovima legalizacije jer za to nije bilo niti mogućnosti iz razloga što jedinice za lokalnu i područnu samoupravu nisu bile u mogućnosti primiti veći broj novih djelatnika koji će raditi isključivo na tim poslovima iz objektivnih razloga zbog toga što nisu imala osigurana sredstva niti su mogli osigurati prije svega sredstva za plaće tim novozaposlenim ljudima jer znamo da postoje i ograničenja u postotku iznosa od ukupnog iznosa u proračunu koji se izdvaja za plaće u lokalnim jedinicama, i lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave te mnogi nisu bili u mogućnosti zaposliti nove djelatnike za rješavanje isključivo predmeta legalizacije.

Ali upravo zbog toga što imamo različite situacije u pojedinim jedinicama lokalne i područne samouprave, znači nemaju svi iste uvjete za rješavanje predmeta za legalizaciju mislim da je dobro da odredimo ovakav rok kako bi se unutar tog roka svi predmeti u konačnici mogli riješiti.

Dakle priča o tome da nisu imali sredstava to vam je šuplja priča jer ta sredstva oprihodovana od naknada, od legalizacije su sasvim dostatna da se isfinancira sva radna snaga koja je angažirana. Čak štoviše vi znadete da se prihodi iz tog naslova dijele između države i onoga tko radi na tom poslu. Ovdje se šalje vrlo ružna poruka ljudima da ono što su trebali odraditi do konca 2016. mogu još držati u ladicama do 2020. Objektivno gledano primjedba da neki naprosto ne mogu ne stoje. Znate zašto? Jer oni koji ne mogu njima se uzimaju predmeti i idu u državnu agenciju. Dakle tko ne može nije nikakav problem, tko ne može ni neće to raditi. U nekim situacijama nemate koga zaposliti jer je naprosto takva situacija na tržištu razne snage da nemate kvalificirane ljude koji vam to mogu raditi. Ali u takvim slučajevima postoji agencija, ona preuzima tisuće i tisuće predmeta i obrađuje ih pod direktnom paskom samoga ministarstva preko agencije. Prema tome nema nikakvoga razloga da se daju ovako komforni rokovi jer će se to dogoditi, upravo će se dogoditi suprotnost. Dakle vi morate znati da je priroda svake administracije da radi što manje, to je naprosto njena priroda. I sada ako još kažete, pa znate ovo što ste morali završiti do nove godine, ma ne morate još 4 godine. Pa kamo sreće da im pošaljemo svaki dan takvu poruku oni bi Banja Koviljača, ne bi ništa radili. A vi znate vrlo dobro. Kada date svome suradniku određeni rok i kažete molim vas završite mi to u roku od 30 dana, vi možete taj roku produžiti još na par dana kada vidite da objektivno ne stiže jer ima stotinu drugih poslova da radi, nećete ga ubiti zbog toga ali mu sigurno nećete reći a dobro javi se 2020., do tada ti je evo rok. Dakle to nije kvalifikacija iz dobrog upravljanja nego upravo iz lošeg.

Štovani kolega dakle ovaj problem ima nekoliko razina, vi ste svjesni tu kao i ja dakle, radi se o konačnom rješenju, dakle trajnom rješenju koje dobiva ugostitelj kada ispuni sve ove uvjete. Ovo je samo jedan segment o kome ste vi dobro rekli, ja se dijelom slažem s vama. Treba jače pritisnuti dijelove lokalne i državne uprave i lokalne samouprave da efikasnije, brže i bolje rade. Ovo je sada jedan eklatantan primjer kada se malo, kada će se malo produžiti rokovi. Međutim imate onaj drugi dio problema a to vam je upis u zemljišne knjige. Jer vi se upisom u zemljišne knjige tek tada kada riješite ovo prethodno pitanje dobivate situaciju da dobijete trajno rješenje, shvaćate. Dakle onaj dio drugi je povezan apsolutno na Ministarstvo pravosuđa odnosno na sudove koje znamo i sami da je problem oko tih knjiženja. I doći će rekao bih do pritiska na određene sudove u RH kao što su i pritisci na određene urede državne uprave ili urede u županijama ili u gradovima. Zbog toga što većina ovih objekata se nalazi na Jadranu. Svjesni smo toga. Dakle tu će najviše patiti, ne znam, od Istre pa do Dubrovnika ove županije. I nisam siguran, ne znam, ne mogu reći i nisam siguran da će kvalitetno riješiti u te dvije godine apsolutno ove predmete koji su, evo 7 tisuća i toliko predmeta nije malo, i možda se može tražiti nekakva ispomoć tim uredima da se obavi brže i kvalitetnije ta cijela procedura. Ali mislim ipak u ovih 4 godine da izgleda puno ali s obzirom da se dva procesa odigravaju, dakle ovo je prvi proces izdavanje rješenja uredima na lokalu ili u državi i onda nakon toga još jedan dio a to je pitanje upisa u katastar i zemljišne knjige kada konačno dobivamo dokument na osnovu koje se može upisati trajno rješenje odnosno izdati trajno rješenje. Kolega Kliman, jako poštujem vaš uvid u situaciju ali vi kao i ja znadete vrlo dobro da ćemo napraviti uslugu ugostiteljima samo ako ovo sve ubrzamo. Ako je problem u sudovima onda ne može biti ovakav izričaj u zakonu. Dakle, ako je problem u tome hoće li gruntovnica izvršiti uknjižbe onda se referirajmo na konačno rješenje a ne na upis u knjige i riješili smo stvar. Ovako zapravo aboliramo sve one koji ne rade ili kojima je naprosto vruće i jako im je problem raditi od 1.5. pa do 1.11. znate imam i ja kolege koji mi kažu 1.7. ajme meni boli me glava jedva čekam da prođe sezona. Ima takvih i na sudovima. Ali kao je tako, ako dakle nismo u stanju preko Ministarstva pravosuđa riješiti tu situaciju u pravosuđu onda referirajmo zakon na konačno rješenje a ne na upis u zemljišne knjige. Dakle, kontrolirajmo ono što možemo direktno kontrolirati preko izvršne vlasti i to je onda to. I tako na taj način tjeramo službe da rade svoj posao. Zašto je ovo u interesu ugostitelja? Pa vi znate vrlo dobro da nekretnina koja nije dakle riješena na taj način ne može niti u jednoj varijanti bit kolateralna. Ljudima treba novaca da unaprijede svoje poslovanje, da mogu uložiti u poboljšanje kvalitete svoje usluge. Dakle na sve moguće načine ubrzanje ovoga postupka bi njima koristilo. Ajmo staviti do konca 2018. i na taj način izvršimo pritisak na gruntovnice da one obave svoj dio posla što je prije moguće jer ovi će svoj posao završiti do konca 2018. i onda oni ostaju na ledini i vidi ih se ko ne radi svoj posao. U tome smislu ćemo i njih ubrzati da onog časa kad budu upisani u zemljišne knjige onda mogu poslužiti sve te nekretnine kao kolateral, dakle kako podloga za stvaranje dodane vrijednosti. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle ovaj zakon se danas može činiti i korisnim i potrebnim, ali već dokraja iduće godine on će možda biti potpuno nepotreban. Zbog toga što će se broj ugostitelja drastično smanjiti, oni će zatvoriti svoju djelatnost djelovali u legalnim ili u ilegalnim ili još uvijek nelegaliziranim objektima zbog toga što ste im podigli PDV za 13% Dakle, ovdje se radi o malim ugostiteljima, iznajmljivačima, ugostiteljima u svojim privatnim objektima koji je proširio terasu ili je dogradio komad podruma ili blagovaonu za turiste malo povećao a nije to legalizirao. Sa 13% većim PDV-om pitanje je koliko će njih opstati. Oni će staviti većina njih ključ u bravu i vi nećete imati problem na kraju 2017. godine s ovolikim brojem tih ugostitelja. Možemo očekivati da njihov broj drastično pade. Znači sa vašom popularnom, čuvenom poreznom reformom vi ste krenuli uništiti jednu djelatnost koja najviše pridonosi bogatstvu i u proračunu RH. To je bio jedan posve nerazuman potez, posljedice te vaše odluke će se vidjeti tek nakon godinu ili dvije ali ovaj specifični zakon da se vratimo na njega će možda već 2017. biti nepotreban. E sad, kako vi rješavate problem? Vi konstatirate, potpuno se slažem sa ovim što je kolega Richembergh rekao ovo je problem administracije iz drugog, iz posve drugog područja iz područja graditeljstva i prostornog uređenja. I ovaj prijedlog zakona je morao doći sa barem još jednim ili dva prijedloga. Ako idemo sa ovim prijedlogom zakona da vi sebi uzimate 4 godine da legalizirate tu imovinu onda paralelno pošaljite isti čas i rješenje o smjeni ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Jer vi ovim zakonskim prijedlogom kažete oprostite ali naš ministar je toliko nesposobna osoba u ovoj našoj Vladi da on to neće uspjeti napraviti za 4 godine.

Vi kažete ovdje je samo 8,5% legaliziranih, pa sad zamislite jednu situaciju da uđemo u takav problem da nam samo 8,5% učenika osnovnih škola uspijeva završiti osnovnu školu u 8 godina. Vi biste to riješili tako da produžite rok za osnovnu školu na 21 godinu pa nek traje 21 ili 24 godine. Jer vas uopće ne bi zanimalo, ali zašto samo 8,5% učenika ne uspije završiti u 8 godina. Jer da vas je to zanimalo u ovom slučaju pa vi biste onda ustanovili di je problem, pa biste išli rješavati problem. A ne pred problemom zatvoriti oči, problem pod tepih a ovdje produžiti rok u nedogled. A osim toga zašto samo na 4 godine? Pa mogli ste staviti to stvarno ad infinitum dok se ne riješi pa trajalo 100 godina, 100 godina. To je, dakle ovo produženje na 4 godine je apsolutno besmisleno, ono više govori o tome što Vlada sama o sebi misli pa to ja državni tajniče, pa mislim da sam u takvoj Vladi pa ja bi upozorio premijera pa nemojte da se sramotimo. Pa ajmo rađe, pa neće ljudi primijetiti, pa ajmo to svake godine produžavati za godinu dana. Pa nemojte baš da im odmah evo mjesec, dva smo na vlasti pa da im odmah kažemo i priznamo prvim prijedlogom ili desetim prijedlogom zakona da smo ali potpuno nesposobni i da ne mislimo postat sposobniji u četiri godine.

Zašto? Zašto vi sad mislite pa 31.12. nije preksutra. Zašto mijenjati rok vakacije koji je uobičajen? Moraju biti posebni razlozi, izraziti razlog, posebni moraju biti da se rok vakacije skraćuje. Vi tu njega skraćujete, pa pokazuje ta Vlada da je dakle i nomotehnički, pravno nepismena. To je znači ovaj zakon je koliko sad se čini potreban, ma mislim mi ćemo za njega glasati, glasat ćemo u interesu tih ljudi koje ste s PDV-om nastojali uništiti nastojite i dalje. Mi ćemo glasat da im se pomogne. Ali ovo što vam se ima reći ima vam se reći. Izvolite. Uvaženi kolega Staziću, dakle referirati se na učenike, dakle u postotku i ovoj problematici da se stavlja u istu ravan zaista zvuči efikasno ali su sasvim drugačiji problemi, dakle oko ovoga što smo malo prije rekli i kolega Beus Richembergh i ova rasprava što je bila i izvještaj kluba. To ste vi svjesni toga i ne možemo to stavljati u istu ravan, efikasnost za čuti, ali su sasvim drugačiji problemi. Ono što moram reći, dakle vi se ovdje referirate na ugostiteljsku djelatnost da li namjerno ili nenamjerno očito hoćete poentirati u tome dijelu, a radi se o tome da ugostiteljska djelatnost nije samo pružanje ugostiteljskih usluga u smislu, dakle ugostiteljske usluge za što je porez u ovoj poreznoj reformi došao na 25% To su ugostiteljske usluge pružanja hrane i pića, dakle usluge hrane i pića. Ovdje mi imamo preko 98% dominantne, znači usluge obiteljskog smještaja koji i dalje ostaje oporezovan sa 13% kao i do sada što smatram da treba pozdraviti, a ovih 25% nadam se da će u nekom sljedećem periodu doći do korekcije toga poreza na jednu razinu kao i u našem okruženju za što sam se zalagao kao ministar. Ali evo, takve su okolnosti u poreznoj reformi bile da se to jednostavno donijelo. Dakle, treba točno reći o čemu se radi, ovdje je dominantno obiteljski smještaj koji ostaje u toj kategoriji oporezivanja sa 13% Meni je u stvari drago čuti u ovoj vašoj replici. Prvo da baš niste krenuli uništiti sve pa ste ove iznajmljivače ipak poštedjeli, to je dobra vijest. Ali vaš napad na ove koji se bave izdavanjem hrane i pića i dalje ostaje. To je loša vijest. To pozdravljam, to je dobra najava. Kolega Staziću, govorili ste između ostaloga kako se ugostiteljima, odnosno ljudima koji se bave turizmom na jednoj strani da, pa onda uzmu. Ima toga više. To vam je kao da ste nekome rekli evo sad ćemo vam odvezati noge da možete trčati, ali ćemo vam zavezati oči pa nećete moći vidjeti kud trčite. Dakle, to je otprilike tako, jer ako s jedne strane olabavljujete, a s druge strane odmah sljedeći dan pooštravate uvjete poslovanja, pa ne znam sad uvodite fiskalizaciju svima bez obzira što su prije bili na paušalu, što su to radili efemerno pojedinačno, povremeno. A ja ne znam stvarno kako ćete se vi osjećati kad sjednete u taksije kojima ste sad nametnuli fiskalizaciju. Izgleda da hoćete, morat ćete. Ali u svakome slučaju nije dobra ta politika koja zaboravlja da je na snazi iznimno važan dokument, plod hrvatske pameti rađen dvije i pol godine, a to je Strategija razvoja turizma. Tamo je nacrtan. To je najbolja analiza o stanju u hrvatskom turizmu u ugostiteljstvu u povijesti, a mi se bavimo njime sto i nešto godina. Dakle, odustali smo od nekih vrlo pametnih i snažnih sugestija koje se nalaze u toj strategiji, kao da nas ne briga šta tamo unutra piše što treba napraviti da bi taj sektor ugostiteljstva i turizma dao još bolje i dugoročno gledano održivije benefite za hrvatsku privredu generalno uzevši. To mi nije drago. Jer nešto što je na snazi derogiramo bez ikakvoga konsenzusa, bez ikakvoga političkog dogovora. Za tu strategiju glasovali su svi zastupnici u Hrvatskom saboru. Ja sam molio i inzistirao da to bude prva strategija koja će se raspravljati na plenarnoj sjednici i hvala Bogu poslušalo me se jer sam htio da 151 zastupnik ima pravo o tome reći sve i izjasniti se o tome. Ja se pitam kako će se usuditi ući u restoran bez straha da im pljunu u juhu. Izvolite. Ne daj Bože da propadne ta branša, ne znamo šta ćemo mnogi. Ugostiteljima je problem prvenstveno ZAMP, plaćanje ZAMP-a zaštita autorskih prava koji namet nam je izmislio naš bivši predsjednik Josipović. Nije problem ugostiteljima na moru i u centrima velikima opstanka koji će uvijek imati gostiju i prometa i moći će plaćati sve one namete čak i mnoge izmišljene od spomeničke rente, visine nameta, ima tu svega. Međutim, problem je u malim ugostiteljima koji se nalaze u ruralnim sredinama koji već teškom mukom muče i zbog odlaska stanovništva ne mogu više ni plaćati svoje obaveze. Problem je u tim malima što oni tijekom cijele godine na isti način moraju svoje obaveze plaćati i doći će im neki neću generalizirati ali rade šest mjeseci u godini i tih šest mjeseci je dovoljno za opstanak ne jedne godine nego moguće i dvije godine. Praksa inspektorskog nadzora koje je često nesrazmjer kaznama i počinjenoga djela, selektivni izbor isto tako obilaska komitenata ugostitelja. Nadalje, isto tako veliki je problem odlaska A i mene isto kao zastupnika i građanina interesira samo jedna stvar, kako ćemo obračunati PDV, kako ćemo obračunati davanja ugostiteljstvu ugostiteljskim objektima i onima koji svoje naplaćuju dnevne usluge za sedam kuna posebice na Brijunima koji će u ovoj prilikom ovog slučaja biti jako oštećeni u svom proračunu pa izgubit će sve goste iz Gavele i umjetnike i sve ostale, znate o čemu. Kažete neće biti radnika. Pa već sada ih je manjak, ugostitelji se žale da ne mogu naći kuhare kvalitetne, a sada će ih moći naći još manje jer će ih još manje moći platiti s obzirom da će morati platiti veći PDV. Kud to vodi? A kuhari im neće raditi za bagatelu, a oni ih neće moći platiti dovoljno, neće jer država uzima sebi više. Govorite o ZAMP-u kao jednom nepravednom parafiskalnom nametu, recite vi meni kolega Culej zašto biste vi skladali glazbu ili izvodili glazbu, ja na vašoj glazbi zarađivao kao ugostitelj povećavao sebi promet, a da vi od toga nemate ništa. Jer bi to vama bilo pravedno? To u moj sustav koordinatni sustav pravednosti ne ide. Ako je netko napravio autorsko djelo, a neko drugi na njegovom autorskom djelu zarađuje e pa taj koji zarađuje mora dati dio i onome tko je napravio autorsko djelo. Ne mora plaćati ZAMP nitko od ugostitelja samo nek ne izvodi tuđu muziku, nek pjeva sam, nek sam zabavlja svoje goste i neće morati ništa plaćati ili nek pušta vijesti, na njih isto ne mora ZAMP-u ništa plaćati. Ali ne može puštati nečiji autorski rad i na tome zarađivati, a da taj umjetnik, da taj autor od toga nema ništa.

Izvolite. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Samo kratko, zahvaljujem gospodinu Klimanu zastupniku što je spomenuo i rekategorizaciju objekata, mislim da je to jedan vrlo važan projekt koji može generirati doista boljitak u ovom segmentu i u tom smislu je doista vrlo važno i kredit HBOR-a od 200 tisuća kuna koji je na raspolaganju svima onima koji se žele javiti na taj projekt. Također bila su dva prijedloga međutim vrlo oprečna od strane dva kluba, jedan je govorio o skraćenju roka, a drugi je rekao da će vjerojatno trebati produžiti ovaj rok koji je navede do 31. prosinca 2020. godine, razmotrit ćemo ove prijedloge pa ćemo svakako do glasovanja imati jasan stav. Nažalost mi nemamo direktno utjecaja na one koji provode zakon i u tom smislu doista treba prije svega apelirati na Ministarstvo graditeljstva odnosno na urede u županijama i urede u gradovima koji imaju tu ovlast da što je moguće prije riješe te slučajeve. Međutim riječ je doista o činjenici da od 7.100 objekata koji su u tom statusu zatražili zahtjev za legalizaciju do sada u svim redovnim rokovima, do sada je riješeno samo 600. znači 6,5 tisuća nije riješeno. Niti 10%, 7, 8% je riješeno što dovoljno govori da ipak taj postupak očigledno ne ide tako glatko kao što smo svi skupa pretpostavljali i u tom smislu smatramo da je ovaj rok bio ispravan koji smo ponudili u ovom zakonskom rješenju ali razmotrit ćemo vaše prijedloge. Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo imati stanku do tri sata, a onda ćemo još popodne raditi samo jedan zakon, a to je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.